Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Děkuji, pane předsedající.

Jejím úkolem je především vymezit, ve kterém státě bude migrující pracovník platit pojištění, a současně pak stanovit z toho plynoucí důchodové nároky. Pro zaměstnavatele vysílající své zaměstnance do Mongolska je důležité mít jistotu v tom, kam mají za ně odvádět pojistné, a pro pracovníky samotné pak především to, že doba pojištění ve druhém smluvním státě se jim takzvaně neztratí, ale v budoucnu se zohlední v přiznaných důchodech. Podrobnější informace jsou rozvedeny v předkládací zprávě. Prosím o propuštění do druhého čtení. Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji.

Tyto dokumenty by měla doplnit i smlouva o sociálním zabezpečení obsažená v tomto materiálu, který právě projednáváme. Podobně jako dokumenty v sociální oblasti sjednané se vzdálenějšími státy, zámořskými zeměmi a podobně, upravuje i předkládaná smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem vedle účasti na pojištění pouze poskytování důchodových dávek. Smlouva s Mongolskem představuje standardní dokument, který plně respektuje základní mezinárodně uznávané principy. Doporučuji její přijetí a projednání v zahraničním výboru. Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není. Je zde prosím jiný návrh? Můžeme tedy hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu.